Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Schůzi jsem svolal podle jednací řádu na základě žádosti 42 poslanců.

Prosím o klid v sále, budeme hlasovat ověřovatele.

Nikoho nevidím. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ještě tu mám dodatečnou omluvu paní poslankyně Karly Šlechtové ze zdravotních důvodů dnes, omluva.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 102. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.

Máte slovo. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, ministři vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Jsem si plně vědom toho, že jsme v režimu mimořádné schůze, dokonce dvou tento den, nicméně považuji za potřebné vystoupit s důležitou a aktuální věcí, obrátit se s výzvou na paní ministryni Dostálovou, která tady je.

Je mezi námi plno lékařů, my všichni ostatní jsme pacienti. Doposud jsem se domníval, že hlavním ukazatelem toho a zárukou kvalitní zdravotní péče jsou skvělí lékaři, skvělé sestry, skvělý zdravotnický personál, výborně vybavené naše nemocnice a další zdravotnická zařízení. V minulých měsících tady opakovaně z úst zástupců řekl bych všech politických stran zastoupených ve Sněmovně zaznívala oprávněná slova díků, která směřovala k našim zdravotníkům, lékařům, sestrám a všem, kteří pomáhají bojovat s covidem a kteří se tak obětavě celou dobu starají o naše nemocné spoluobčany.

A naše státní správa to myslí vážně. Já to považuji za naprostou nehoráznost a skandál, plýtvání odborným potenciálem našich nemocnic a všech lidí, kteří zodpovědně připravovali kvalitní projekty.